Už jsem zmiňoval problém exekucí, ke kterému se nyní dostanu o fous podrobněji. Máme 900 tisíc lidí v dluhové pasti. Devět set tisíc lidí, které nejsme schopni rozumně integrovat do pracovního trhu. Kteří jsou v důsledku špatně nastaveného exekučního systému v České republice ve velmi složité situaci. To je podle nás zcela zásadní problém této země, těchto 900 tisíc lidí, kteří nemají moc dobrou životní perspektivu, na kterém by se skutečně měla hledat shoda vlády, opozice, všech stran ve Sněmovně, abychom skutečně tu situaci razantně zlepšili. Protože to je prostě časovaná bomba.

Samozřejmě, dluhy se mají splácet, ale když někdo platí desetinásobek nebo stonásobek dluhu, tak přece to není přijatelné.

Tam už jsou pachatelé z vězení venku a soudy to stále ještě řeší. To je úplně neuvěřitelný stav právního státu v České republice, ta rychlost soudnictví u nás.

Abych uzavřel svůj projev tím, že znovu upozorním na extrémní problém s výstavbou infrastruktury v České republice. Prostě je potřeba najít legislativní shodu na tom, jak rychleji stavět dálnice, vysokorychlostní železnice, jak budovat páteřní infrastrukturu, která je v České republice velmi zaostalá. To je věc, do které by podle mě měla vláda investovat energii. To je skutečně věc, na které je potřeba najít politickou shodu napříč touto Sněmovnou.

A mě mrzí, že místo toho, aby vláda investovala svoji energii do tohoto zákona, do zlepšení možností stavění klíčových infrastrukturních projektů, tak místo toho jde tady na sílu s EET, které je zcela marginální, jak jsem tady ukázal na celé řadě příkladů, oblastí, kterým bychom se podle mě měli věnovat daleko prioritněji. Mohl bych ještě dlouze pokračovat, ale v tuto chvíli myslím, že jsem přednesl těch argumentů poměrně dost. Naposledy zopakuji, že jsou tady tři návrhy zákonů, které byly podány dřív než tento sněmovní tisk. Myslím, že by bylo spravedlivé, abychom vypořádali nejdřív tyto a až pak se zabývali tímto návrhem, ideálně až za velmi dlouhou dobu. Děkuji za pozornost.

Teď tady mám tři faktické poznámky, takže vyzývám k vystoupení pana poslance Pavla Plzáka. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Rozumím tomu, že není schopen si to uvědomit, ale v tom případě bych žádal pana předsedajícího, jestli v souladu s jednacím řádem byste jej upozornil, že je mimo téma. Já jsem stará generace a mám klasické vzdělání, byl bych rád, buď abyste používal spisovné výrazy prostřednictvím pana předsedajícího, anebo abyste mi to potom vysvětlil, ty výrazy. Děkuji.

Dobré odpoledne.

Mám jenom jedno drobné faktické upozornění. Komunistická strana v žádném případě není opoziční strana. Komunistická strana je strana koaliční. Koalice je spojenectví, které prosazuje společně nějaké agendy. My jsme tady jasně viděli, že komunisté jeden jako druhý hlasovali pro důvěru vládě. Takže prosím neříkejme, že komunisté jsou opozice. Komunisté jsou součástí koalice. Děkuji.

Prosím, pane předsedo. Děkuji. Tady jsme viděli rozpor slov a činů.

Pravděpodobně je pro ně mnohem důležitější, aby těžili elektronickou měnu za státní peníze a podobně. Takže přesně tak, nechtějí to, pokusili se o trochu trapnou, nebo možná ještě více trapný pokus o napadání zákona, který má být projednán. A jejich priority nemusí být priority nikoho z nás. A my máme stejně silný mandát od občanů jako oni.

Dobrý den, pane předsedající. Reaguji na vystoupení pana poslance Plzáka. Nevystupuji teď jako předseda ODS, ale jako místopředseda Sněmovny, který řídil předcházející jednání.

Pokud bych uplatňoval, nebo někdo z předsedajících uplatňoval váš přísný pohled na věc a na to, co považujete, že se mluví k věci a nemluví se k věci, tak vás musím upozornit, že by předsedající této schůzi pravděpodobně téměř při každém vystoupení předsedy vašeho hnutí musel odnímat slovo.